Děkuji. Nyní pan poslanec Petr Kořenek s faktickou poznámkou.

V tom zákoně je možnost podle jiného paragrafu sestavit individuální vzdělávací plán, čili je ošetřena i práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Individuální vzdělávání na druhém stupni existuje. Jenom pro větší kontrolu je soustředěno dnes do 19 střediskových škol.

Prosím vás, inspekce není schopna, protože je personálně poddimenzovaná, vykonávat pravidelně tři roky komplexní inspekci. Chodí jednou za šest let. A my jí dáme ještě kontrolovat individuální vzdělávání v dalších 4 tis. školách? A jestli existují ředitelé, kteří si neumějí poradit a začlenit žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle stávající legislativy a nebo jim to neumožní, kdy porušují zákon, tak na svých místech nemají co dělat! Nyní s faktickou poznámkou zpravodajka, poté s faktickou poznámkou paní poslankyně Němcová, pak s přednostním právem pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

Je to možné, já jsem tam nebyl.

Pan ministr jistě také může klást důraz na svá slova. Děkuji za tu ostrou výměnu názorů mimo jednací sál. Paní zpravodajko, máte slovo k faktické poznámce. Nechtěl jsem ubrat nikomu z faktické poznámky ani vteřinu. Prosím.

Děkuji. Nyní paní poslankyně Miroslava Němcová také s faktickou poznámkou. Prosím máte slovo, paní poslankyně. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Nemyslím si, že může být dál doprojednáván tento zákon bez toho, abychom věděli, co se skutečně dělo, kdo na tom má podíl.

Tak v tom případě musím požádat kolegu Kalouska o strpení , protože nejdřív musím ten procedurální návrh nechat odhlasovat, a to tak, že nejdřív vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými kartami.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Budeme tedy pokračovat, a to vystoupením v otevřené rozpravě. Pane předsedo, máte slovo. Ještě chvilku...